Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji 77. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám a přeji dobré odpoledne.

Nyní bychom měli přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Pokud se nám počet nenaplní, budu nucen vyhlásit přestávku.

Děkuji.

Já vám děkuji.